Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Další budeme hlasovat o legislativně technických připomínkách, které jsou uvedeny kurzívou za bodem 12 usnesení výboru pro zdravotnictví. Garanční výbor doporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem C. Jedná se o Ahlavičku ROPu, rozpočtové opatření v rozpočtovém systému. Už jsem to tady zdůvodňoval ve druhém čtení. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?

Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh? Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E3. Garanční výbor doporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pane předsedající, myslím, že jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, takže doporučuji hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Je tomu tak.